Děkuji panu ministrovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Fichtnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pěkné skoro poledne.

Dobře, nejdříve rozhodneme o tom procedurálním návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury, že přerušíme projednávání do přítomnosti pana ministra zahraničí. To, co navrhl kolega Fichtner, lze vyjádřit pouze hlasováním, to jinak nejde udělat, čili v tomhle ohledu... S faktickou poznámkou?

Ale prosím, myslím si, že je to debata nadbytečná. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Nyní pan poslanec Fiedler a pan poslanec Zdeněk Ondráček, faktické poznámky. Děkuji, já budu reagovat na vystoupení kolegy Fichtnera. Pokud je mi známo, tak ty návrhy, tak jak tady bylo řečeno, jsou víceméně totožné. Jejich obsah je totožný. Jestliže vláda k prvnímu návrhu vyjádřila stanovisko negativní, jak jsme slyšeli, pokud věřím, že ta informace je správná, neprověřoval jsem to, k tomu druhému, k tomu vládnímu, souhlasné, tak opravdu se nad tím zamysleme. Když jsem vstupoval do politiky, tak jsem vždycky říkal, že budu posuzovat návrhy a věci a zákony podle toho, co je jejich věcným obsahem, a nikoli kdo je předkladatelem. To pro mě není úplně podstatné. A tady máme úplně exemplární případ, že máme dva návrhy.

Já budu hlasovat určitě pro.

Ano, děkuji, pane předsedající.

Děkuji, nyní pan poslanec Pavel Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Paní a pánové, nechci tady na křičet na vás, kteří máte podobný názor, že ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, a tudíž komunistický návrh je třeba zamítnout, zatímco úplně stejný vládní návrh je třeba podpořit, a to i komunistickými hlasy. Tak jsem pochopil ty poznámky, které jdou.

Děkuji. Prosím, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

V případě, že jsou dva návrhy textově totožné, tak samozřejmě to neznamená, že jsou totožné významově, protože také záleží na znění té důvodové zprávy. Vládní návrh má nějaký přístup a tento návrh má jiný přístup.

Takže to nejsou dvě totožné věci, ačkoliv na první pohled to tak může vypadat. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už jsem to tady uvedl. Přece v prvním čtení jsme řešili tento problém, garanční výbor, výbor pro obranu se tím důkladně zabývaly, komentoval to tady i kolega Gabal jako místopředseda výboru pro obranu. A výbor pro obranu doporučuje přijetí tohoto návrhu zákona. Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ono opravdu záleží samozřejmě na odůvodnění, které, když se podíváte do těch tisků, je odlišné. Čili důvod pro přerušení tady je. A nechápu ty takové určité posměšné reakce, když hovořil, protože já si také myslím jako právník, že samozřejmě je vždycky důležité schvalovat zákon i při vědomí odlišností, které můžou být v těch jednotlivých tiscích, a proto se při totožném znění můžeme přichýlit k jednomu, nebo k druhému.

Vyčerpali jsme faktické poznámky a můžeme tedy dát hlasovat o návrhu na přerušení do přítomnosti pana ministra zahraničí, tak jak to předložil pan kolega Zbyněk Stanjura.

Kdo je proti? Děkuji vám.